Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?

Já chápu, může se to stát, ale myslím si, že by si to v tom případě nemělo ministerstvo dávat na své webové stránky. Pan ministr má zájem o odpověď?

Děkuji.

Poprosím pana ministra o odpověď.

A já určitě jsem připraven zvážit, zda povolit distribuci případně pouze českého konopí a regulovat tím dovoz ze zahraničí, o tom se může vést debata, ale byla by nutnost změnit legislativní úpravu tak, abychom tedy měli pouze české konopí.

Je to vlastně obrana proti vytváření nadbytečných zásob návykových látek.

Asi by nebylo možné, aby s tím konopím volně obchodoval jakýkoliv soukromý subjekt.

Děkuji. Doplňující otázka. Prosím.

Na druhou stranu, jak říkám, stále zde existuje mezinárodní právo a to asi musíme respektovat, byť se nám třeba nemusí líbit.

Není to běžné.